Zákon se s touto novou pravomocí opět vypořádává překvapivě stručně. V důvodové zprávě se sice píše, jak strašně extrémní případ to bude, ale je třeba si uvědomit, že v praxi budou rozhodovat řadoví úředníci, tedy obyčejní lidé, kteří mohou stejně jako podnikatelé chybovat.

Ta uznala chybu.

Skutečně mi velmi vadí, že zákon vůbec neřeší cesty, jakým se podnikatel může bránit nespravedlivým rozhodnutím.

Finanční správa přikročit, a aniž by byla podnikateli dána jakákoli možnost se proti takovému kroku odvolat.

Kolega Volný dnes i na debatě v Senátu řekl: nejde primárně o výběr daní, ale o zrovnoprávnění podmínek.

A zarážející je, že jsou zde argumenty o narovnání podmínek u zákona, který zatím bezdůvodně uvaluje nové povinnosti jen na někoho, jen na některá vybraná odvětví, a jiná nechává alespoň prozatím stranou. Je pravda, teď jsem si přečetl pozměňovací návrh, ke kterému se možná pan zpravodaj přihlásí, který má jakousi ambici v nějakém toku času to nastavit i na další odvětví.

Že přestáváme vidět, co se zde ve skutečnosti odehrává. Stačí si projít program této schůze. Většina zákonů, které nám vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše posílá, obsahuje nové povinnosti, nová omezení. Rozšiřuje regulaci a sankce a zavádí nové kontroly.

Důsledky zákona navíc dříve či později pocítí i běžní zákazníci, protože někteří podnikatelé skončí. A skončí proto, že se nebudou chtít podrobit této zbytečné elektronické evidenci. A jiní podnikatelé zdraží. Hlavní důvod je ale jiný. Já prostě nechci žít ve státě, kde vám od rána do večera šlape na paty finanční úřad, finanční policie.

Proto skončím větou, kterou jsem zaslechl v Senátu od jednoho z živnostníků, který tam byl na té debatě. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní tu mám dvě faktické poznámky. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

Nic víc nebylo potřeba.

Ne, oni viděli, že to fungovat bude. Děkuji. Já děkuji paní poslankyni Lorencové.